Děkuji paní ministryni. Ještě jedna faktická poznámka pana poslance Miroslava Kalouska.

Já vám, paní ministryně, přečtu, jestli dovolíte, aspoň čtyři věty z programového prohlášení vlády České republiky, to znamená z programu této vlády na toto volební období, z kterého už utekly dva roky a kde jste slibovali, co tedy uděláte.

Podstatou bude oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu a stanovení jasných vztahů mezi tímto účtem a státním rozpočtem.

Tak se chci zeptat, kdy to chcete udělat, když to slibujete udělat v tomto volebním období, jak tady sami píšete, bez zdlouhavých a neplodných diskusí. Paní ministryně, kdy bude navrženo oddělení důchodového účtu od státního rozpočtu? Zdůrazňuji, že budu proti, protože to pokládám za hloupost! Nicméně je to slib této vlády této Sněmovně i veřejnosti.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, kolegyně, kolegové, já myslím, že je důležité řešit především příčinu, samozřejmě následek se dá řešit parametricky, a tou příčinou je, jaký máme přirozený přírůstek obyvatelstva.

Tito lidé jsou pořád tímto systémem, který máme, trestáni. Nárůst porodnosti se podařil v posledních letech a koresponduje to i s tím, kdy KDUČSL ve vládě prosadilo slevy na daních, které se zvyšovaly. Prostě proto, aby ti, kteří se o děti starají, mají vyšší náklady na výchovu takových dětí než ti, kteří je nemají, tak aby za to nebyli trestáni. Takže podporujme skutečně pracující rodiče tím, že budou mít slevy na daních, že budou mít daňové bonusy, a takto pomůžeme tomu, aby bylo více plátců, kteří mají velkou pravděpodobnost, že drtivá většina z nich opět do práce bude chodit, když to doma vidí, a budou platit odvody. Ale není pořád dostatečná. A týká se to i důchodového systému, to znamená, že i matky, když mají děti, tak mají potom nižší penze, a to je věc, kterou potřebujeme odstranit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.

Děkuji za slovo. Také jsem neřekl, že to je samospasitelné, ale je potřeba to podporovat, protože to evidentně funguje. V posledních letech ten nárůst je, sice není dostatečný, ale je. A také jsem hovořil o parametrických změnách. To je určitě také pravda.

Samozřejmě jistota nikdy není, ale hovoříme o nějakém řešení, které přináší konkrétní výsledky.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Já jsem chtěl jenom ještě reagovat na kolegyni Valachovou ohledně toho deficitu.

Takže říkat, že máte vyrovnaný rozpočet, ve chvíli, kdy je to jenom proto, že jste nerealizovali investice, to není korektní. Nerealizované investice jsou taky dluh. To je dluh v infrastruktuře, to jsou peníze, které časem stejně budeme muset investovat, abychom třeba ty silnice postavili nebo opravili. Takže tam já vidím velký druh této vlády a je to i velký deficit pro ekonomický rozvoj této země. Já souhlasím s paní ministryní Maláčovou, že ten průběžný systém je nutné udržet.

A současně i vláda potvrzuje, že tady máme nějaký velký demografický zub na úrovni asi 200 miliard korun ročně, který nás čeká zhruba za 1520 let. A já vnímám pozitivně snahu narovnat ten stávající důchodový systém tak, aby byl spravedlivý vůči ženám, co třeba vychovaly děti, nebo vůči starodůchodcům, vůči dalším skupinám. Nicméně vnímám obrovské množství energie investované do toho, aby se různým skupinám přidávaly peníze, a velmi malou snahu řešit ten problém na příjmové stránce a především strukturálně. Tady jsme za poslední roky zvýšili deficit důchodového systému o několik desítek miliard korun každý rok, ale na straně příjmů to nekompenzují žádná opatření. A až skončí tahle ekonomická konjunktura, protože dneska důchodový systém je financován ze zdanění práce, až třeba stoupne nezaměstnanost, což bohužel hrozí s výhledem na horší ekonomickou situaci, tak potom skutečně bude velmi obtížné financování důchodového systému zajistit. A my považujeme za nespravedlivé, aby to celé platila jenom budoucí generace. Myslíme si, že je potřeba ten zub nějakým způsobem rozprostřít mezi další časové období. Poslední poznámka. Zásadní pro stabilitu společnosti jsou i životní náklady věkových skupin.

Takže to je třeba cesta, která může výrazně snížit dopady toho demografického zubu, pokud se třeba podaří legislativními změnami i dalšími kroky, které může vláda a Parlament dělat, zajistit, aby lidé mohli dosáhnout na dostupné bydlení.